Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Prosím, paní navrhovatelka. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já moc děkuji za projednávání, za vaše připomínky, za vaši podporu pracovníků v sociálních službách. Ještě bych se vrátila k usnesení, které jste dostali. Dostali jste teď i rozšířené usnesení, které tady doplní kolegyně Semelová, proti tomu, co jsem vám prvotně předložila.

Z druhé platové tabulky, kde jsou umístěni pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci, by měli přejít do tabulky číslo tři, to je navýšení o 5 %. Ale prosím vás, to nevyřeší stávající situaci.

Prosím vás, pokud nedojde k tomuto navýšení těchto platů, jsme zase tam, kde jsme byli.

Ta kvalita, pokud ji chceme zachovat, musíme také začít u pracovníků, řádně je ohodnotit. Už to tady dneska zaznělo. Čtyři procenta jsou opravdu neadekvátní pro práci, kterou dělají.

Je to poslední příležitost, kdy vlastně můžeme říci všichni, že si jejich práce vážíme. Já vám za to moc a moc děkuji. Já vám také děkuji. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné.

Pokud jde o vystupující, tak největší diskuse tady byla ve formě faktických připomínek. Chvílemi jsem měla pocit, že neprojednáváme krizovou situaci v sociálních službách, ale krizovou situaci v Poslanecké sněmovně.

Mám teď na mysli konkrétně to, co tady bylo doplněno i od pana poslance Gabala. Dostali ho zástupci všech klubů. Rozšířili jsme ho po dohodě právě s některými poslanci z dalších klubů, aby to bylo na co největší shodě. Potom počítám s tím, že tady ještě zazní návrh, který tady předložil pan poslanec Gabal, takže o to bychom to mohli ještě rozšířit, nemáme s tím problém.

Uvědomme si, že začínající platy, které jsou na 11 tisících, tím, že přidáme tak, jak to schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak se dostanou zaměstnanci na 12 tisíc.

Já bych nyní přečetla návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna v rámci bodu Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení 2. ukládá vládě České republiky, aby projednala výrazné navýšení platů a mezd zaměstnancům, kteří přímo pečují o klienty, a sociálním pracovníkům;

pro personální stabilizaci je nutné zrušit současnou přílohu číslo 1 a 2 nařízení vlády. Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 se ukládá zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 se ukládá zařadit do přílohy číslo 6; 4. ukládá vládě České republiky, aby na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu; 5. ukládá vládě České republiky, aby zahájila proces systémové změny financování sociálních služeb. A nyní dovolte ještě, abych přečetla šestý bod, to je rozšíření usnesení Sněmovny o návrh poslance Ivana Gabala. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o zpracování vývoje poptávky po sociálních službách v České republice a zpracování adekvátní nabídky služeb a jejich financování. Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Děkuji, pane místopředsedo.